Pěkné odpoledne.

Ten první fakt, který je třeba říci, je ten, že když se podíváme na hodnocení Evropské komise a Evropské unie, tak Česko je v regulaci tabáku nejumírněnější zemí celé Evropské unie. Za druhé, a co je podstatné, když agentura Bloomberg dělala v loňském roce takzvaný žebříček nejvíce neřestných zemí světa, kde se hodnotí kombinace spotřeby tabáku, alkoholu, drog a výnosu z hazardu, tak jsme bohužel suverénně vyhráli.

Ale data o vlivu pasivního kouření jsou známá až od 80. let minulého století. To je takzvané kouření z druhé ruky, které je ale velmi závažné, i když není to úplně tak jak to primární kouření. Ale co je velký problém, až od roku 2009 je známo o takzvaném kouření z třetí ruky, a to je to, s čím se setkáváte vy všude v restauraci a podobně.

Samozřejmě bude tady určitě mnoho lidí, kteří řeknou, že když takhle omezíme kouření, dojde ekonomicky k určitému propadu. Prostě když za určité období zhodnotili, kolik se prodá vlastně krabiček cigaret a kolik to přinese ekonomice, tak když se vezmou pak data za to, kolik stojí následná léčba, tak ten rozdíl je zhruba trojnásobný. Takže jsou to nesrovnatelná data ve prospěch toho, že zisk máme z toho, když nebudeme kouřit. Turecko, kde se řekne, člověk hulí jak Turek, ti dokázali dokonce odstranit i vodní dýmky z restauračních zařízení. Ne, opak je pravdou. Bylo by smutné, kdybychom skutečně v naší zemi nedokázali nastolit trend, který je samozřejmě ve vyspělých zemích, jak v Americe, tak v některých zemích Evropy, který je zcela jasný proti tomu kouření, a kde se, jak už řekl magistr Vondráček, ukázalo, že nedošlo k poškození ekonomiky i těch daných restauračních zařízení, což je velmi častý argument pro to, abychom na to nesahali.

Čili zase zde vidíme velmi prospěšnou věc. Každopádně víme, že boj s kouřením je velmi těžký, protože víme, že tabák je nejenom kancerogen, ale bohužel, a to je to podstatné, je prohlášen za návykovou látku opiátového typu.

Ale přesto si myslím, že je v silách nás a té nové Poslanecké sněmovny, jak jsme v takovém tom orientačním průzkumu viděli, že ta situace je mnohem lepší než dříve, a věříme, že jak pod tíhou tady těch argumentů právních, ekonomických i mých zdravotních kardiologických vás přesvědčíme o tom, že bychom měli tuto velmi lehkou novelu schválit. Už proto, že ta novela, která se připravuje na vládě, je právě příliš komplikovaná. Ona spojuje alkohol, kouření, drogy a to je velmi těžké dát dohromady. Těch připomínek je strašně moc, protože problematika například drog je úplně o něčem jiném. Ale toto, toto velmi jednoduché v podstatě slovíčko, které jsme tady zařadili, by mělo být chápáno každým. Myslíme si a věříme tomu, že budeme úspěšní. I já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Štětinu. Já se omlouvám. Teď všechno beru zpět. Prosím. Já nebudu dlouho zdržovat. Jenom pro potřeby stenozáznamu, který je veřejně přístupný, konstatuji, že hospodářský výbor se dosud tímto zákonem nezabýval. To znamená, stanovisko zpravodaje hospodářského výboru je pouze stanoviskem zpravodaje hospodářského výboru, nikoli stanoviskem hospodářského výboru. Já děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Koskubu.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že postoupil dost čas, tak věřím, že tento bod neprojednáme. Já jsem chtěl navázat na kolegu Nykla.

Stát si z toho nebere malé částky. Naopak, tady jste plácali, jak je to všecko fajn, ale všichni zvedli ruku pro to, aby ti kuřáci platili čím dál více. A já se omlouvám, já jsem jeden z narkomanů, který tuto drogu bere. Přitom nikdy jsem zde nezaznamenal sebemenší vůli, aby byť koruna z té spotřební daně šla do rezortu, který opravdu řeší následky kouření. Další moje poznámka. Zasahujeme zde už, ať chceme, nebo ne, do svobody občana i svobody podnikání.